Další s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Benda.

Nekřičte na mě, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, nejsme tady v chlévě, přestože se tahle občas chováte.

já jsem to slyšel, pane kolego.

Prosím pokračujte.

Není tomu tak. Můžeme přejít k programu schůze, respektive bodům, které na programu schůze máme.